V regionech komunitní plánování a seznamy a představa o tom, jaké služby poskytovat, ta tam je. A s tou představou pracuje i ministerstvo.

A je to tak správné.

Budeme pokračovat faktickou poznámkou pana poslance Zdeňka Ondráčka. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Děkuji, pane předsedající. Zareagoval bych na paní poslankyni Černochovou. Paní kolegyně, prostřednictvím pana předsedajícího, já samozřejmě chápu vaše rozhořčení nad přítomností ministrů, resp. spíš nepřítomností. Ale dovolím si říci, že možná já chodím častěji do kostela než paní ministryně sem do práce.

To jsou zatím všechna faktická vystoupení. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

Pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího, vy jste členem vládní strany, vy jste v podstatě de facto ta nejsilnější vládní strana, byť to tak podle mandátů úplně nevypadá. Máte Ministerstvo financí. Brečíte na vlastním písku, že jste nic neudělali. My z opozice to prosadit nemůžeme. Vy naše návrhy blokujete, neschvalujete. Proboha, co to tady předvádíte, pane kolego?

Je to na vás.

Ale chtěl jsem reagovat tady na pana kolegu Chalupu, když tady mluvil o domovech důchodců. Tak na to já jsem velmi citlivý, protože to není tak, že za to může vláda. Domovy důchodců dneska spadají většinově pod kraje, jsou zřizovány kraji, nebo v lepším případě, a říkám v lepším případě, jsou zřizovány obcemi.

A hlavně těch starostů, kteří na tom pracovali. Nechal jsem postavit dům pro seniory, kde máme asi 120 míst v naprosto moderním zařízení, které v Čechách v té době nemělo obdoby. Takže prosím, buďme spravedliví, říkejme věci, jak se mají, a neházejme všechno na jednu hromadu.

Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Adamcovi.

Takže jestli kolega Zavadil chce faktickou poznámku, tak prosím elektronickou přihlášku.

Tak nyní pan poslanec František Laudát také k faktické poznámce. Prosím, pane poslanče.

Ale je velmi nedůstojné projednávat tuto záležitost, když tady není, když někteří už rezignovali a říkají, že už je to jedno.